A dovolte teď, abych stručně svůj návrh odůvodnila.

To jsou všeobecně známá fakta.

Už teď mi píší občané z konkrétních míst, uvádějí konkrétní místa, kde se cena dneska navýšila, aby se zítra snížila.

A oni jsou ti, kteří platí daně a jsou zaměstnavateli v této zemi.

Skokový nárůst cen, primárně energií, řešila už naše vláda. Poklesla cena elektřiny, poklesla cena plynu a v podstatě poklesla i inflace za rozhodné měsíce.

A současně jsme připravili další tisk snížení DPH na pohonné hmoty, které dnes tvoří nejvyšší položku z pohledu inflace. Když se podíváte na strukturu zdanění pohonných hmot, přes polovinu dělají daně.

Velice rozumným krokem se potom vydali i v otázce veřejné dopravy, kde po dobu tří měsíců zavedou zvýhodněnou jízdenku, která bude na měsíc stát 9 eur.

Podobné kroky před Německem zavedlo Polsko.

K obdobným krokům takhle bych mohla pokračovat se odhodlala drtivá většina zemí Evropské unie.

Takže se ptám, kam se poděla vůle poslanců vládní koalice pomáhat?

Českou cestou, kterou zvolila tato vláda, je nechat dopadnout následky celého zvyšování cen na české občany. A přitom je to právě stát, který profituje ze zvyšování cen. Čili znovu vyzýváme vládu, ať svůj postoj přehodnotí, protože hrozí tady opravdu narušení sociálního smíru. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu?